Změna číslo pět byl to jeden z bodů, který byl předmětem mezirezortního připomínkového řízení jako jeden z nejvýznamnějších bodů.

Nešlo se nakonec cestou poplatků, byť to byl jeden ze silných pointů v mezirezortním připomínkovém řízení. Respektovali jsme tuto cestu, kterou ministerstvo považuje z nějakých důvodů za lepší, čili neměníme princip zesmluvnění.

Takže tou změnou číslo šest v pozměňovacím návrhu vkládáme vlastně časové pravidlo pro tyto výrobce nebo nové výrobce uvádějící nebo oni to asi nebudou noví výrobci spíš uvádějící nové výrobky, které budou podléhat jako vybrané výrobky této legislativě, tak nové pravidlo a pro ně ty milníky budou platit od prvního uvedení výrobku na trh. Změna číslo sedm: aby smluvní proces pokud jsme se v zákonu vydali principem nikoli veřejnoprávního poplatku, ale soukromoprávní platby na základě smlouvy, tak smlouvu vždycky musí uzavřít minimálně dva. Může jich být i víc, ale minimálně dva, to holt smlouva jinak uzavřít nejde.

Takže pokud návrh smlouvy, který výrobce předloží obcí, bude plně odpovídat tomuto zákonu, tak jsme tam nastavili povinnost součinnosti obcí směřující k uzavírání těch smluv.

První pravidlo.

Takže zase skutečné účelně vynakládané, povinnost každoroční aktualizace. A ta třetí věc, zohlednění cenového vývoje v České republice, to znamená to, co já nazývám pro obce valorizace náhrad. Změna poslední, desátá, možná víc politická než pro praxi, a já si myslím, že ten signál je důležitý, a jsem taky rád, že s ministerstvem jsme nalezli kompromis.